Dámy a pánové, nepůjde to ze dne na den, to neříkám, nepůjde to ze dne na den, ale pevně věřím, že co nejdříve to bude vidět. Naším dalším záměrem, jak podpořit podnikání a podpořit i celou českou ekonomiku, je otevřít pracovní trh zájemcům o práci z třetích zemí. Podnikatelé po tom už dlouho volají a je to věc, která pomůže vyřešit dlouhodobý nedostatek zaměstnanců v oblasti stavebnictví, služeb, průmyslu a sekundárně to samozřejmě pomůže české ekonomice jako takové. Podobné principy, které jsem tady teď zmínil, principy podpory státu, chceme zavést i pro naše zemědělce. Budeme účinněji podporovat rodinné farmy a malé, střední, začínající a ekologické zemědělce. Nechceme, aby zemědělské podniky bez ohledu na velikost byly zatíženy zbytečnou či duplicitní administrativou. Zvýšenou pozornost budeme naopak věnovat ochraně zemědělské půdy před degradací, před záborem. Významným momentem, který určitě ocení široká veřejnost, bude snaha vlády snížit užívání umělých hnojiv a pesticidů ve prospěch organických hnojiv. V první řadě dojde k nastavení jasných pravidel tak, jak jsme to slíbili našim voličům před volbami, dojde k podpoře takzvaných prvních hektarů a dotace pro největší zemědělské firmy budou zastropovány. Vlastní čerpání dotací bude také přísně kontrolováno i s ohledem na možné propojování firem. Rovněž hodláme bojovat s negativními jevy průmyslového zemědělství, ukončíme podporu biopaliv první generace a také bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny.

Zejména voda, kterou jsem zde teď zmínil, tak voda má v našem programovém prohlášení naprosto zásadní roli.

Jsme připraveni z evropských i národních projektů, programů podpořit tisíce konkrétních projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží, jakož i péči o cenné biotopy, výsadbu zeleně, zlepšení prostorové a druhové skladby lesů nebo revitalizaci vodních toků. Cílem všech těchto projektů a všech těch vynaložených peněz je udržet, zadržet vodu v krajině a obnovit přirozený vodní režim. To všechno jsou dlouhodobé investice, toho jsme si jasně vědomi, jsou to dlouhodobé investice, jejichž efekt nebude vidět ze dne na den, nebude vidět hned. Ale my věříme, že takovouto politiku ocení zejména generace, které přijdou po nás. A když mluvím o generacích, tak významnou roli v plánech nové vlády hrají naše rodiny. Chceme, aby české rodiny měly kde bydlet, chceme, aby naše děti měly dobré vzdělání vzdělání, které je pomůže dobře připravit na měnící se moderní svět. Náš program pro oblast bydlení je opravdu velice komplexní, proto tady zmíním jen některá hlavní opatření. Počítáme se zjednodušením stavebního řízení. Počítáme s podporou všech typů bydlení, ať už jde o bydlení vlastnické, nájemní nebo družstevní tak, aby si lidé mohli najít tu nejvhodnější formu pro svou konkrétní životní situaci. Chceme zavést daňové úlevy, chceme v této oblasti snížit DPH, připravit nové finanční nástroje včetně garancí státu za úvěry. A v neposlední řadě počítáme i s uvolněním vhodných pozemků, které jsou v držení státu, a jejich převedení obcím, chceme je převést obcím za účelem výstavby bytů a související infrastruktury.

Naší další prioritou je pak vzdělávání našich dětí. Pandemie a s ní související online výuka nám naplno ukázaly, že obsah našich osnov je často zastaralý a jde příliš do široka, je příliš robustní.

Budeme rovněž usilovat o zvětšení prostoru pro týmovou spolupráci, rozvoj kreativity a individuální přístup k žákům. Zvláštní pozornost chceme věnovat rozvoji znalostí a dovedností, které jsou potřebné v každodenním životě. To je také důležitý úkol školy. Bude se to týkat nejenom podpory občanského vzdělávání nebo etické výchovy, ale bude se to také týkat finanční a mediální gramotnosti a kritického myšlení. Jsme si zároveň vědomi, že nový přístup ke vzdělání, úprava rámcových vzdělávacích programů, upřednostňování kvality před kvantitou učiva, že to všechno musí být podpořeno kvalitními pedagogy pedagogy, kteří své poslání budou vykonávat za důstojných podmínek. Proto pro nás platí jednoznačně náš závazek udržet platy učitelů na úrovni 130 % průměrné měsíční mzdy. Jak už jsme zmínil, rodina a její stabilita je pro naši vládu zásadní hodnotou. Proto podpoříme i flexibilnější pracovní úvazky rodičům a nabídneme jim lepší možnosti, jak sladit profesní a rodinný život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem, péči o blízké, a neznamenalo to pro ně v každém případě propad životní úrovně. Rádi bychom v tomto volebním období také splatili obrovský dluh minulých vlád vůči našim spoluobčanům v aktivním věku. Chceme, aby tito lidé, mladší generace, měli jasno, jaký budou mít jednou důchod, aby měli jistotu, že jejich život bude i ve stáří důstojný.

Základní složka bude reflektovat požadavky na důstojnost života a finanční možnosti státu, zásluhová složka bude vycházet z odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí, a dobrovolná složka bude zřízena ve formě státního nebo veřejnoprávního fondu tak, jak je to obvyklé v zahraničí.